Jedna oblast je oblast zařízení, která jsou zřizovaná krajem, ta druhá neziskových organizací a třetí vlastně domácí péče.

Dávám ten podnět bez ohledu na to, jestli bude přijat ten pozměňovací návrh.

Druhá oblast. Logicky musí všichni hejtmani a hejtmanky bojovat za to, aby tam dopravní infrastruktura rostla, a budou jednoznačně tlačit na částku přibližně 4 miliardy korun, o kterou je zapotřebí tento fond navýšit. I tohle je v tuto chvíli příležitost ten problém vyřešit, místo o něm jednat řadu měsíců a potom té záležitosti vyhovět. Poslední záležitost je školství, ale tady nechci mluvit na prvním místě o platech, ale chci mluvit o reformě regionálního školství, o té skutečné reformě, na které se pracuje 19 let. A tam jenom prosím, aby se i tam hledala nějaká částka na navýšení, aby se mohla ta reforma regionálního školství uskutečnit. A zdůrazňuji jednu věc. Rozpočet v tuto chvíli je z velké části rozhodnut. Koalice je přesvědčena o tom už teď, které pozměňovací návrhy podpoří a které ne.

Řada těch navýšení je možná v průběhu roku vyřešit přímo jenom přesunem v kapitolách příslušného ministerstva. Některé jsou už v té výši, že by se musely schvalovat v rozpočtovém výboru. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Nejdřív navážu možná na pana premiéra z dopoledne, kde mě zaujala jeho slova, která on zde řekl, že rozpočtem pumpuje peníze do ekonomiky. A to děláte velmi mohutně. A dokonce vysáváte dlouhodobé rezervy státu. Pan premiér Babiš zde také řekl, že naplňuje programové prohlášení vlády.